Já bych o něm rád dal hlasovat, pane místopředsedo. Celou dobu máme pochybnosti, že jsme na hraně zákona. Konzultovali jsme to s legislativou a riskovali bychom, kdybychom teď nehlasovali, že bychom se dopustili něčeho, co by pak mohlo být zneplatněno. Já vám dám ještě slovo, ale budeme bezprostředně poté hlasovat.

To přece není normální. Nezlobte se na mě.

A nyní budeme bezprostředně hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Sněmovny a zní, abychom tento bod přerušili do přítomnosti navrhovatelů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 13. Přihlášeno 166 poslanců, pro 111, proti 19. Návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu.